Je to zcela standardní šetření. Děkuji a nyní prosím k mikrofonu s řádnou přihláškou pana poslance Šarapatku.

Vážené dámy a pánové, já určitě nejsem bezvýhradným podporovatelem této předlohy.

Ale mám zcela osobní zkušenost.

Takže z tohoto důvodu si myslím, že ta evidence namístě je. Myslím si, že daně by se v každém případě platit měly. Otázka je ovšem, v jaké výši. A tady bych chtěl navázat na slova kolegy Beznosky, který řekl, že může dojít k likvidaci střední třídy.

Jsou to totiž oni, kdo zpravidla tvoří většinu hodnot v zemi, neutíkají se ziskem do zahraničí jako velcí investoři, ale utrácejí ho doma. A vytvářejí také velkou většinu pracovních míst. Tvoří střední vrstvu, která je jádrem každého národa, a když ji daněmi udusíme, zmizí a staneme se národem s několika málo desítkami velkopodnikatelů a masou proletariátu. Já jsem proto pro zavedení registračních pokladen, aby daně museli platit skutečně všichni, aby nedošlo k tomu, že šikovný hospodský s daněmi uteče a hloupý hospodský je prostě platit bude. Potom nebude existovat spravedlivá soutěž. Ale současně se domnívám, že daně by měly být takové, aby těm živnostníkům, té střední vrstvě, umožnily spokojený život bez potřeby lumpačit. Děkuji.

Prosím, pane poslance, vaše dvě minuty. Dobrý den. Pan poslanec Šarapatka tady předvedl téměř jako systémový typický příklad, že jeho kamarád podnikatel krade a neplatí daně. Já si nemyslím, že se takhle chovají běžně podnikatelé. Takže pokud krade kamarád pana poslance Šarapatky tak jako kdysi diplomat Šarapatka v Alžíru, tak to jsou výjimky ze systému.

Děkuji za slovo. A vaším prostřednictvím, paní předsedající: Vážený pane Kalousku, já být vámi, bych nechal na hlavě.

Prosím, máte slovo. Hezké odpoledne, dámy a pánové, paní místopředsedkyně. Myslím, že tady toho bylo už řečeno strašně moc. Samozřejmě, já se přiznám, nejsem ekonom, akorát si myslím, že jsou to data, která jsou dostupná každému, a že jsou to věci, které si může přečíst úplně každý. Samozřejmě, daně se mají vybírat, je to správně, když se vybírají, je správně, když jsou lidé poctiví, ale na druhou stranu tady se v této chvíli chceme hojit na lidech, na určité části lidí. A ta část, která ty daně má platit také, a to jsou velkopodnikatelé, tak na tyto lidi nikdo nešlape. Myslím si, že to není správné.

Už vůbec je bizarní, že stát systém vytvoří, a pak si ho nechá zaplatit od živnostníků.

Ano, 120 milionů. Tuto částku zaplatí samozřejmě dotčení živnostníci. Jedná se zhruba o 400 korun měsíčně pro subjekt. Jak k tomu Ministerstvo financí došlo, k těmto číslům, které samo vydalo za pravděpodobné, to se asi nedozvíme. Již teď je ovšem jisté, že jsou to velmi optimistická čísla, a myslím si, že jsou zavádějící a že jsou lživá. Pane kolego, já se moc omlouvám, ale opravdu hladina hluku se zvyšuje. Vím, že jedeme bez přestávky. Poprosím, ty kdo si mají co sdělit, aby tak učinili v předsálí. Děkuji. Prosím, máte slovo. V návrhu zákona stojí, že kdo nezašle včas, tedy online, údaje o platbě nebo nevydá účtenku schválenou systémem, může od celní správy dostat pokutu až půl milionů korun. Může mu být zároveň zavřena provozovna, a to až na dva roky, nebo dokonce pozastavena veškerá podnikatelská činnost až na dva roky. Proti tomu může dotčený živnostník podat stížnost, kde bude celá věc vyšetřena, sankce však v takovém případě nebude mít odkladný účinek.

Je to bezprecedentní pravomoc úřadu, která si myslím, že do demokratické společnosti nepatří. Znovu opakuji myslím si, že daně se mají platit, myslíme si to za Úsvit úplně všichni. Daně se mají platit. Ale vozit se po určité části lidí, podnikatelů, nám přijde nefér, protože ty velké peníze, ty opravdu velké peníze, utíkají úplně v jiných sférách.